To je přece logické.

Připravit se, aby to mohlo demokraticky proběhnout. Takže já bych tady šel za D, protože tady jsou rozebírány některé věci, ke kterým ještě tady úplně tak nedošlo.

Ano, to byl tady zrovna specifický případ, to tady teď v tomto případě nehrozí.

To probíhá dneska tady. To probíhá tady.

No tak to je přesně ten problém, co tady předvádí vládní koalice.

Jako kdybych to tady neříkal.

Takže to je přesně ono.

A tendence vládní většiny oklešťovat možnost svobodné diskuse v Poslanecké sněmovně. To je, přímo čtu z rozsudku Ústavního soudu, co se dělat nemá, a vy to děláte.

Protože...

Protože na to prostě nemáte.